My potřebujeme, aby vláda mohla fungovat v režimu, který Česká republika a její zákony předpokládají.

A já jsem si vědom toho, že ty zákony vládu omezují, a proto dnes stojíme tady v Poslanecké sněmovně a žádáme vás, abyste vyhověli žádosti vlády a nouzový stav prodloužili.

Říká, když parafrázuji jeho vyjádření: Jediný, kdo má nějaký plán, je ten virus. A my se musíme připravit na to, jak tomu plánu čelit a jak to zvládnout.

Jsme na začátku. A čeká nás ještě celá řada výzev a celá řada opatření, která budeme muset přijmout.

Situace ještě bude složitá a touto optikou je třeba pohlížet i na případná uvolňování těch opatření.

Ten krizový zákon je psán na dobu krize a my prostě v krizi jsme.

Ale já jsem přesvědčen, že pokud máme mechanismy na dobu krize, tak je máme využívat, a máme je využívat řádně.